Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podneo Narodnoj skupštini 6. decembra 2016. godine. Da li narodni poslanik Goran Ješić, želi reč? (Ne.) Stavljam na glasanje ovaj Predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog. Narodni poslanik Goran Ješić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je podneo Narodnoj skupštini 14. oktobra 2016. godine. Da li narodni poslanik želi reč? (Ne.) Stavljam na glasanje ovaj Predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 143 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog. Narodni poslanik Nataša Vučković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine. Da li narodna poslanica Nataša Vučković želi reč? (Ne.) Stavljam na glasanje ovaj Predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 145 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog. Narodni poslanik Nataša Vučković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. septembra 2017. godine. Da li narodna poslanica Nataša Vučković želi reč? (Ne.) Stavljam na glasanje ovaj Predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog. Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima koji je podnela Narodnoj skupštini 19. septembra 2017. godine. Da li narodna poslanica Maja Videnović želi reč? (Da.) Izvolite. Hvala gospodine potpredsedniče, izmene Zakona o elektronskim medijima koje smo podneli pre gotovo godinu i po dana, je nešto o čemu poslanici prevashodno DS i opozicije ukazuju u prethodnih šest godina, a to je da medijskom prostoru imamo medijski haos i da jedan od glavnih krivaca za nepoštovanje zakona tzv. REM za koje sam potpuno sigurna da građani su Srbije u nekom trenutku mislili da zapravo ne postoji, da je nekakva reč na koju se pozivamo zbog njihovog nečinjena ali nam se onda to regulatorno telo koje nije reagovalo na govor mržnje, koje nije reagovalo na crtanje mete, koje nije reagovalo na diskriminaciju najgoru moguću, koje nije reagovalo na satanizam i kriminalizovanje političkih protivnika, javilo u liku i delu i peru jednog od članica REM u sred predizborne tišine. Tada su građani Srbije shvatili da to Regulatorno telo za elektronske medije zapravo postoji.

Predsednike Srbije kome u nekom trenutku onda padne na pamet da ima pravo da javnost obaveštava da nije bilo u redu što je na javnom servisu u centralnom Dnevniku bio zastupljen u prilogu koji po njegovoj oceni nije trebalo da bude zastupljen. Predsednik Srbije koji govori da će poslati stranačku kontrolu u javni servis time što je nezadovoljan kako su funkcionisali regleri, da li je neko od njegovih stranačkih prvaka bio zastupljen na dobar način. Kada nemate REM i kada REM ćuti, to je nešto što strašno nije ne znanje predsednice Vlade, gospođe Brnabić, nego brutalna zloupotreba. Nije nacionalna frekvencija nešto što ne mora da se poštuje, nacionalna frekvencija je javno dobro i potpuno je nebitno da li je korisnik nacionalne frekvencije državni vlasnik ili privatna televizija. Privatna televizija u ovom slučaju nije privatna televizija koja poštuje zakon, nego je privatna televizija koja je postala oružje u rukama jednog čoveka, a REM koji ćuti i koji ne reaguje na huškanje, na crtanje meta, na najbrutalnije mogući način postaje regulator namera i interesa jednog čoveka, a ne regulator javnog interesa. Kada se tako nešto dešava onda je osnovna stvar da mi predložimo izmene i dopune Zakona o elektronskim medijima, koji će onemogućiti prostor za zloupotrebe, koji će predvideti apsolutno u članovima koje smo predložili, koji će predvideti apsolutno za tako nešto ne može da se dešava zato što kada nema demokratije, kada nema poštovanja zakona, kada nema slobode izražavanja, tada nema šanse da ovo postane demokratsko društvo. Stavljam na glasanje ovaj Predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 138 narodnih poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj Predlog. Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog Odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su pratile događaje koji su se desili pre i tokom polaganja zakletve predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, koji je podnela Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine. Da li narodna poslanica Maja Videnović želi reč? (Da.) Izvolite. Hvala potpredsedniče. Da podsetim sve kolege narodne poslanike za koje sam potpuno sigurna da će svojim glasom za, za stavljanje na dnevni red, za formiranje ovog anketnog odbora pokazati spremnost da ovo ne bude zemlja u kojoj se desilo nešto što se desilo 31. maja 2017. godine. Podsetiću sve građane Srbije koji na žalost to jako dobro znaju, da je to dan kada je predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić imao svoju drugu inaguraciju. To je dan kada je u centru Beograda, kada je ispred Narodne skupštine Republike Srbije došlo do brutalnog napada na novinarke, novinare i foto-reportere koji su radili svoj posao, došli da izveštavaju o drugoj inaguraciji predsednika Aleksandra Vučića. Predložila sam da se formira anketni odbor sa vrlo preciznim zadacima kako Poslovnik i nalaže, to je anketni odbor koji bi trebalo da utvrdi nekoliko veoma važnih stvari, a to je, da li je prilikom inaguracije ispred Narodne skupštine koja se održavala 31. maja 2017. godine bilo angažovano privatno obezbeđenje. Da li je, ukoliko jeste bilo angažovano privatno obezbeđenje, ko je angažovao to privatno obezbeđenje, po čijem nalogu su nepoznata lica fizički napadala novinarke, novinare i foto-reportere koji su radili svoj posao u danu inaguracije predsednika Aleksandra Vučića. Takođe, zadatak ovog anketnog odbora je da utvrdi i zašto prisutni policajci u civili i u uniformi nisu reagovali na očigledno nasilje koje se dešavalo ispred Narodne skupštine Republike Srbije, koji je ceo svet i građani Srbije imali priliku da vide, ne zbog toga što je to loša poruka u svet, ta poštapalica koja se često koristi, već zbog toga što Srbija ne sme da bude zemlja koja građanima Srbije plasira poruku da je apsolutno dopušteno da se fizički napadaju ljudi koji rade svoj posao, gde je apsolutno dopušteno da se fizički napadaju novinarke, novinari i foto-reporteri koji rade svoj posao. Ukoliko narodni poslanici i većina koja u ovom trenutku čini vlast, ne glasa za formiranje anketnog odbora, koji će utvrditi da li je zapravo bila u pitanju privatna paravojska, da li je bila u pitanju naredba koja je bila izdata pripadnicima unutrašnjih poslova, pripadnicima policije, da pod a) – organizuju tako nešto i pod b) – ne sprečavaju evidentno nasilje koje se održavalo, narodni poslanici će pružiti potpuno jasnu poruku da je ovo zemlja u kojoj ne važe zakoni, da je ovo zemlja u kojoj važi sila i da je apsolutno legitimna meta koju predstavljaju ljudi koji rade svoj posao, a to su novinarke, novinari i fotoreporteri.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Maja Videnović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Narodnoj skupštini 28. decembra 2017. godine. Da li narodna poslanica, Maja Videnović, želi reč? (Da) Izvolite. Kada govorimo o izmenama Zakona o budžetskom sistemu zapravo govorimo o nečemu što, evo, već tri godine predlažem ovde u Skupštini, a to je da se ukine tzv. „privremena“ tzv. „zabrana“ zapošljavanja. Kada kažem tzv. „privremena“, to potpuno jasno ukazuje činjenica da se ona već godinama, evo šesta godina, iz godine u godinu produžava, tako da apsolutno nema reči o tome da je privremena mera, nego je u pitanju stalna mera i opasnije od toga vrlo jasna namera SNS i ove vlasti da za sve građane Srbije važi zabrana zapošljavanja, jedino ne važi za članove i aktiviste SNS. Kada kažem tzv. „zabrana“ zapošljavanja, građani su svedoci činjenice da ona ne važi za svakoga, da ona ne važi za mladu naučnicu, umetnicu, koja ne može da se zaposli, koja je pošteno radila, koja je izabrala da se bavi profesijom koja je prirodno usmerena na državu. Znate, postoje zanimanja i to je nešto što verujem da mnogim kolegama je nešto što ne mogu da razumeju, neki ljudi u ovoj zemlji su pošteno studirali, neki ljudi u ovoj zemlji su pošteno stekli diplomu, neki ljudi u ovoj zemlji su uprkos svemu što se dešava odlučili da rade u ovoj zemlji i da rade u onim profesijama, to su profesije, odnosno oblasti nauke, umetnosti, kulture, pravosuđa, to su ljudi koji rade u sudstvu, to su ljudi koji rade u tužilaštvu, koji su prirodno usmereni da rade na oblasti koje se na neki način oslanjaju na državu. Ta država kaže – za vas važi, dragi građani, zabrana“ zapošljavanja, koja ne važi na primer za Mišu Vacića, osuđenog ekstremnog desničara, koja na primer ne važi za Tomislava Nikolića, bivšeg predsednika, kome se izmišlja nekakva kancelarija koju niko ovde ne ume ni da ponovi na šta se odnosi. To ne važi za stotine i hiljade stranačkih aktivista SNS, ali ta zabrana zapošljavanja koja ostavlja haos u sistemima, koja udara na ljudsko pravo, znate, kada vi nemate u tužilaštvu, nekoliko puta sam o tome govorila, i ljudi iz Tužilaštva, ljudi iz svih ovih oblasti stalno kontaktiraju poslaničku grupu DS, ljudi iz prosvete, iz umetnosti, iz nauke, kada vi ostavite nedovoljan broj upisničara ili daktilografa u Tužilaštvu, posledica toga je da pravda građana trpi zato što oni ne mogu da ostvare neko svoje pravo u roku koji je primeren i koji je normalan. Dakle, ova tzv. „privremena“, tzv. „zabrana zapošljavanja, nije privremena, to je stalna mera SNS, da se svakome ko nije član SNS onemogući da radi u oblastima koje su usmerene na državu. Postoji tzv. „diskreciono pravo“, nekakva komisija Vlade, koja diskreciono odlučuje o tzv. „izuzecima“, koji nećete verovati, sve do jednog se odnose ili na one lokalne samouprave ili na one oblasti u kojima je nadležna i zadužena SNS, te u tom smislu nakon tri godine i dovoljno argumenata vas i ovaj put pozivam da glasanjem – za, razgovaramo o ovoj temi. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodna poslanica Maja Videnović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti koje su prethodile i dovele do odluke o izručenju turskog državljanina kurdskog porekla Cevdet Ayaza, kao i utvrđivanja odgovornosti svih nadležnih organa u ovom slučaju. Hvala gospođo predsednice. Predložila sam formiranje anketnog odbora u nazivu, kako ste upravo pročitali, zato što duboko verujem da Srbija ne sme biti zemlja u kojoj su ljudska prava manje važna od privatnih dogovora predsednika dve države. U ovom slučaju predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Turske. Ovo mora biti zemlja u kojoj su ljudska prava neprikosnovena. Građani su svedoci i zašto je važan ovaj slučaj, ne samo zbog jedne dramatične sudbine turskog državljanina kurdskog porekla, već zbog poruke koju taj slučaj prenosi svim našim građanima. Taj slučaj govori da država Srbija, odnosno nadležni organi, institucije, a u predlogu za formiranje anketnog odbora, koji neću sada ponavljati ni čitati, je decidno navedeno preko 14 stavki koji su sve zakoni, koji su sve međunarodni ugovori, koje su sve međunarodne konvencije povređene činjenicom da je Republika Srbija, prekršeći sve njih i prekršeći sopstvene zakone, dozvolila da se mimo svake procedure, mimo zakona, odnosno suprotno zakonu, a samo zbog onoga što je osnovana indicija privatnog dogovora, ljudska prava stavljaju u zapećak i ljudska prava budu kusur, odnosno potkusurivanje u nečemu što ne bi smelo da bude. Protiv svih ovih konvencija koje su taksativno navedene u predlogu za formiranje ovog anketnog odbora, sa jasnim zadatkom da se utvrdi tačno koja institucija Republike Srbije, koji ljudi, odgovorni ljudi u ovim institucijama su prekršili i zbog čega je turskom državljaninu kome preti, koji je dao priznanje pod prisilom i to je utvrdio Evropski sud za ljudska prava, mimo svih procedura, mimo svih zakona, nažalost izručen Republici Turskoj? Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova.

Ja ću predložiti danas četiri zakona koja bi trebalo da doprinesu, naravno, uz vaše razumevanje da o tome treba razgovarati, da doprinesu pravednijoj socijalnoj i pravednijoj regionalnoj raspodeli u Srbiji. Svedoci smo da je od početka godine do danas po pristupačnim podacima u Srbiji poginuo 31 radnik na radu. Dobar deo njih nije imao ugovore o radu, što znači da su poslodavci isplaćivali zarade bez poreza i doprinosa. Zbog toga sam već evo unazad nekoliko zasedanja vama predstavljao predlog zakona o varijabilnom porezu na dobit pravnih lica koji bi trebalo da neodgovorne i nedovoljno osetljive vlasnike preduzeća za način na koji žive njihovi radnici urede takva pravila da isplaćuju više prosečne zarade. Dakle stopa poreza na dobit pravnih lica je varijabilna i iznosi 10 do 30%, a u korelaciji je sa prosečnom neto zaradom po zaposlenom prema statističkim teritorijalnim jedinicama. Dakle, pravno lice koje je tokom prethodnog poreskog perioda isplatilo prosečnu zaradu od 80 do 150% od proseka regiona u kome obavlja delatnost, zadržava poresku stopu od 15% do sledećeg obračunskog perioda. Dakle, svi oni koji isplaćuju prosečnu zaradu od 80 do 150% od proseka u tom statističkom regionu imaju istu stopu koja je u ovom trenutku aktuelna, ali ovaj predlog podrazumeva i stimulativni i onaj destimulativni, destimulativnu meru koja bi neodgovorne vlasnike preduzeća koji isplaćuju zaradu ispod 80% od proseka obavezali da njihova stopa poreza na dobit iznosi 30%, a za sve one koji isplaćuju više od 150% od proseka u statističkom regionu, ta stopa bi iznosila 10% Siguran sam da bi ova mera, u jednom delu, motivisala vlasnike preduzeća koji najčešće na crno isplaćuju zarade svojim radnicima iz isplaćene dobiti, da povećaju njihove prosečne plate, jer će se i njima to isplatiti, jer će stopa poreza na dobit pasti i na takav način ćemo, makar nekim delom, izbeći to da nam radnici ne primaju plate sa doprinosima, sa isplaćenim porezom, bez jasne i malo duže vizije za budućnost, jer na takav način očigledno gubimo dragocene živote u Srbiji.

Narodni poslanik Goran Ćirić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak građana. Dakle, i ovaj zakon je predložen sa ciljem pravednije socijalne raspodele i pravednije regionalne raspodele. Mislim da je važno za sve nas da se suočimo sa podacima koji govore o prosečnoj plati u Srbiji, koji govore o prosečnoj potrošačkoj korpi i koji govore o minimalnoj potrošačkoj korpi, jer u Srbiji je prisutno siromaštvo i to u dvostruko većoj meri od proseka zemalja EU. To pokazuju podaci i analize koji su dostupni i na sajtu Vlade, koji govore da je 7,3% stanovništva Srbije ispod granice siromaštva, a ta granica siromaštva je označena sa 11.000, 11.500 prihoda po glavi porodice. Za četvoročlanu porodicu sa decom ispod 14 godina ta granica siromaštva je 31.500 dinara. Dakle, kada znamo da je minimalna potrošačka korpa 37.000, dakle, minimalna potrošačka korpa je 37.000, a granica siromaštva je 31.500, znači 5.500 nedostaje do minimalne potrošačke korpe. U tih 31% je onih 7,5%, što znači oko 500.000 ljudi, a oko 25%, po svim statistikama, ljudi u Srbiji, dakle, četvrtina stanovništva je u velikom izazovu i blizu granice siromaštva. Taj procenat je još lošiji kada se govori o riziku od siromaštva i riziku od socijalne isključenosti, a to je ukupno 38,7% U ovom Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak građana predlažem da uključimo prihode od dividendi u prihode podložne obračunu godišnjeg poreza na dohodak građana. Dakle, do sada ti prihodi od dividendi, dakle, prihodi od kapitala, a znamo da je porez na kapital značajno manji od poreza i doprinosa koji se plaćaju na rad. Pokazujemo kao društvo kakav je odnos prema kapitalu i kakav je odnos prema uloženom radu. Želimo da tu granicu negde približimo i ovaj predlog podrazumeva da se prihod od dividendi uključi upravo u obračun godišnjeg poreza na dohodak građana, jer smatramo da ćemo time makar u nekom delu uspostaviti taj pravedniji odnos i rastuće razlike između ekstremno bogatih i ekstremno siromašnih u Srbiji smanjivati iz dana u dan. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Goran Ćirić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Goran Ćirić želi reč? Izvolite. Dakle, i ovo je zakon koji ima za cilj, još jednom kažem, pravedniju i socijalnu raspodelu, ali i pravedniju regionalnu raspodelu. Mislim da treba dopuniti ove podatke o kojima smo govorili, o pragu siromaštva u Srbiji. Još jednom ponavljam, četvrtina stanovništva u Srbiji je u granici siromaštva, u opasnosti od siromaštva, a da je oko 35% taj procenat za one koji su ugroženi od siromaštva, ali i socijalne isključenosti. Ovaj predlog zakona podrazumeva rešenje da lica dostavljaju podatke, dakle, informativnu poresku prijavu dva puta u toku godine, i to 15. januara i 30. juna, a u članu 58. dodaje se stav 2. koji glasi: „Podzakonskim aktom se formira poseban organizacioni deo u poreskoj upravi, sa posebno obučenim kadrovima, koji bi u saradnji sa ostalim državnim organima, MUP, Katastrom, NBS, Upravom carine, Centralnim registrom hartija od vrednosti, APR, Uprave za trezor, Uprave za sprečavanje pranja novca, vršio obradu podnetih prijava kao proveru obveznika koji nisu podneli prijavu. Osnovna ideja je da izvršimo efikasnije upoređivanje imovine fizičkih lica sa njihovim prijavljenim prihodima. Jasno je da bi ovaj predlog bio u skladu sa harmonizacijom poreskih zakona, sa zakonom o poreklu imovine. Ja mislim da svako od nas ovde čuje stalno razmišljanja i predloge i makar deklarativno spremnost o usvajanju zakona o poreklu imovine, a mislim da bi ovo bio jedan od prvih koraka koji može da doprinese usvajanju ovog zakona i budućoj primeni ovog zakona. Ja sam navodio te primere i mislim da je potrebno i pošteno da krenemo od nas samih, o tome koliko poreza plaćamo i kolike smo poreze prijavili u našem radnom veku i koliku imovinu imamo na svoje ime. Prosečan narodni poslanik koji je ušao 1992. godine u ovu skupštinsku salu i koji je bio poslanik do 2012. godine, dakle 20 godina, sa prosečnom platom, to se može izračunati, sigurno manjom od 500 evra, ali da računamo i sa tih 500 evra prosečne plate u tih 20 godina, za 240 meseci je mogao da zaradi ovde 120.000 evra, za 20 godina. Kada uporedite imovinu mnogih, koja je prijavljena na njihovo ime, i te prihode na koje su plaćali porez, jasno je da je teško opravdati tu vrstu imovine. Mislim da je potrebno poći od predsednika države, od ministara u Vladi, od poslanika i to jeste način i primena na najbrži mogući način i priprema za usvajanje i primenu zakona o poreklu imovine.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Goran Ćirić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. septembra 2017. godine. Da li narodni poslanik Goran Ćirić želi reč? Izvolite. Dakle, i ovo je jedan od zakona koji je imao za cilj, pre svega, uspostavljanje pravednije regionalne raspodele. Znamo da mnoge naše lokalne samouprave imaju velike izazove i sa svojim budžetima, i sa svojim funkcionisanjem najosnovnijih komunalnih izazova, komunalnih sistema. I ovo je jedan od načina da na najjednostavniji način prevaziđemo, makar u nekom delu, te razlike. Podsetiću vas da jedinicama lokalne samouprave pripadaju porezi ostvareni na njenoj teritoriji, a ovde je predlog, dakle, iz poreza na zarade, a ovde je predlog da lokalnim samoupravama pripadaju i porezi van njene teritorije, i to na način koji bi bio definisan u tački 1. podtačka 6, koji bi se menjao i glasi - 74% od poreza na zarade, koji se plaća prema prebivalištu zaposlenog, osim na zaposlenog u javnom sektoru, dakle, ovo rešenje imamo sada, a dodatak je izmena – uključujući uopšte državu i javna preduzeća, kao i 100% udela u porezu na zarade koji plaćaju zaposleni u javnom sektoru, uključujući uopšte državu i javna preduzeća jednakog i proporcionalnog udela populacije u lokalnim samoupravama u ukupnoj populaciji Republike Srbije po poslednjem popisu. Dakle, da pojednostavimo, cilj je prvo očuvati demografski potencijal na čitavoj teritoriji Republike Srbije, jer nije pravedno, jer najveći deo javnih preduzeća koje pružaju usluge svim građanima Srbije imaju svoja sedišta u najvećim centrima u Beogradu, pre svega, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i na osnovu poreza na dohodak koji primaju u MUP, i u Vladi, i u Elektroprivredi Srbije, i u svim državnim organima tamo gde je prihod najveći, porezi pripadaju upravo tim lokalnim samoupravama dok ljudi koji finansiraju te javne sisteme iz unutrašnjosti Srbije nemaju nikakvih prihoda iz tog dela poreza. Dakle, to je najjednostavnije uočljiva nepravilna raspodela poreza na dohodak građana i lako bismo mogli da je otklonimo ukoliko usvojimo ovaj predlog zakona. Zato vas pozivam, kao odgovorni ljudi iz svojih gradova, možete da doprinesete time jer bismo time doprineli sa nekih 300 miliona evra koliko se ubere iz ovih prihoda, iz ovih poreza. Kada bi podelili na sedam miliona stanovnika, to bi značilo 43 evra godišnje po glavi stanovnika u svakoj opštini. Za opštinu od 10.000 stanovnika, to bi značilo 430.000

Dakle, predlog je - član 86b se briše. Pozivam vas da čujete prvo kako glasi ovaj član 86b. O tom članu smo govorili i davali isti taj amandman kada smo usvajali Zakon o NBS, pa ću vam ga pročitati. Mislim da je važno da se podsetimo svi mi, a i javnost Srbije. Članom 86b predviđeno je da NBS, guverner, viceguverneri, direktor Uprave za nadzor i drugi zaposleni ne odgovaraju za štetu koja nastane u obavljanju poslova NBS, osim ako se dokaže da nisu postupali u dobroj veri. Dakle, nema nikakve odgovornosti za ono što bi uradili i što bi učinili kao štetu koja bi nastala obavljanjem poslova, sem ako se dokaže da nisu postupali u dobroj veri. Za štetu iz stava 1. ovog člana zaposleni iz tog stava ne mogu odgovarati ni nakon prestanka radnog odnosa u NBS, odnosno prestanka važenja vršenja funkcije. Narodna banka Srbije snosiće troškove zastupanja lica iz stava 1. ovog člana u sudskim i upravnim postupcima pokrenutim u vezi sa poslovima iz ovog stava. Dakle, mislim da možemo da se složimo da je ovo zaista nelogičan član, da jedino pomenuti funkcioneri NBS imaju tu vrstu izuzimanja od bilo kakve odgovornosti, a mi smo svojim glasom to upravo omogućili usvajajući ovakav zakon sa ovakvim članom. Ako smo birali te ljude i dali im neku vrstu odgovornosti i nadležnosti, valjda je logično da u svakom sistemu očekujete odgovornost tih istih ljudi za ono što donose kao odluke i za ono što su efekti njihovog rada. U takvoj instituciji koja se brine i treba da radi na stabilnosti cena, koja se brine o javnom dugu, koja vodi monetarnu i fiskalnu politiku, mi se unapred odričemo bilo kakvog zahteva za njihovu odgovornost. Mislim da to snižava njihovu spremnost, ali i njihovu opreznost i odgovornost kojom će vršiti sopstvenu funkciju. Time se obesmislili ove izbore, skoro smo imali izbor viceguvernera, jer zbog čega smo ih uopšte birali ako od njih ne očekujemo bilo kakvu odgovornost? Ovde smo im dali mandat, a sa druge strane u Zakonu o NBS u članu 86b odrekli se bilo kakve njihove odgovornosti. Zbog toga je potrebno brisati ovaj član i ja vas pozivam da to uradimo glasanjem za ovaj predlog zakona.

Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, prethodni govornik u vezi ove teme je spomenuo siromaštvo. Malverzacije u Inđiji, a i širom Srbije, u vreme vladavine DS su nas dovele do toga da imamo dva naroda u Srbiji – gladance i gole i golance, da imamo dve vrste radnika – one koji su dobili otkaz i one koji će dobiti otkaz ako oni ostanu na vlasti. On je pričao o siromaštvu. Ja ovde imam dva ugovora. Interesantno kako su pripadnici DS od pocepanih patika jurnuli prema stambenim površinama, malo većim, u Beogradu i Novom Sadu. Ja ovde imam dva stana. Sada ga nije prijavio na vreme i na sudu u Staroj Pazovi se vodi postupak zbog neprijavljivanja imovine. Naravno, sud njihove partije nije našao da tu ima korupcije i da neko sa 800 evra može da kupi stan koji vredi preko pola miliona evra, neko ko je zauzeo pozamašnu površinu u Beču. Izvršena je agresija na Beč i zauzeta značajna površina u centru Beča. Ovaj drugi stan u Novom Sadu od 130 m2, kao i gospodin Ćirić, oni ne priznaju ništa ispod 100 kvadrata, kao ljubav prema sugrađanima, Nišu, Inđiji, a onda trkom u Beogradu, dva – tri meseca plata i tako se iz pocepanih patika, iz pocepanih farmerki sa platama od 500, 800 evra dođe do značajnih površina. Ono što je mene iznenadilo, da prethodni govornik ništa ne kaže i ne pokuša da se izvini, recimo, na uvredu sa sajta, koja je zbog ovih mojih reči upućena meni, DS. Kaže – vi niste politički protivnik, vi ste bitanga. Niko da se izvini. Niko da se izvini RTS. Kaže njihov predsednik, ovaj sad najnoviji, ovaj privezak od predsednika, a ja ne znam ni ko im je kada predsednik, to se često menja, ovo sada Đilas promeni dok si rekao keks, kaže on – RTS, koji prenosi ovu sednicu, vaše pravo da imate javnu kuću.

Konstatujem da nije prihvaćen. Narodna poslanica Vesna Marjanović predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Dragoljub Mićunović je predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o udžbenicima. Nije tu. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Veroljub Stevanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa likvidacionim postupkom „Takovo osiguranje“

Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Dejan Nikolić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Dejan Nikolić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o glavnom gradu. Izvolite. Zahvaljujem predsednice Skupštine. Kolege narodni poslanici, uvaženi građani, ovo je predlog koji traje već više od godinu i po dana. Mi smo ga predložili kao poslanički klub i ja lično kao deo poslaničkog kluba Demokratske stranke iz prostog razloga što je red da Beograđani znaju na izborima za koga glasaju i to je ono što je bila namera naša i pre beogradskih izbora, dakle, da imamo izbore za koje građani znaju kada su raspisani i ko je njihov kandidat za gradonačelnika. Imali smo situaciju pre nekoliko dana da je jedan od čelnika u gradu Beogradu, Goran Vesić, izjavio da su Beograđani glasali za određene radove koje grad Beograd vrši kako u centru Beograda, tako i na rubnim područjima, ali u svakom slučaju manje više u svakoj opštini u gradu Beogradu. Radove sa kojima se ne slažu građani Beograda, radovi koji remete život građanima Beograda. Samo jedan od njih, od tih radova dešava se i u samom centru Beograda, u ulici Topličin venac, koji su počeli pre nekoliko dana. Jako je značajno da Beograđani znaju ko je odgovoran za radove koji su plaćeni njihovim novcem iz budžeta grada Beograda, 60 miliona dinara je opredeljeno za ulicu koja nije duža od pedesetak metara, za jedan parkić koji nije veći nego ovaj dom gde se održava sednica Narodne skupštine, ova sala, pardon. S druge strane je veoma čudno zato što ti radovi ne podrazumevaju ni građevinsku dozvolu, čak nemaju ni projekat, a čak nemaju ni lokacijske uslove koji su neophodni za projekat. Dakle, očigledno nenamensko trošenje sredstava, bez ikakvih dozvola, gde naravno inspekcija danima ne izlazi na zahtev građana da zapravo vidi o čemu je reč. Prosto je neverovatno da vodovod i kanalizacija ne mogu već nedelju dana da utvrde gde je tačno kvar u raskopanoj ulici koja ima svega pedesetak metara. Dakle, ako se na taj način pere novac, ako se na taj način izvlači novac, građani moraju da znaju ko je za to i odgovoran. U pitanju je njihov novac, u pitanju je budžet Republike Srbije i budžet grada Beograda koji upravo pune građani između ostalog i iz tog dela Beograda. Ceo Beograd se pretvara u jednu betonsku ploču koja se besumučno finansira njihovim novcem, a građani ne znaju ko je za to kriv. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje: za je glasalo – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Mi smo upućivali u nekoliko navrata koliko je loše stanje vojnika Srbije. Kada pričamo o odbrambenoj moći, ako već neodgovorno ministri iz Vlade Republike Srbije, a pre svega ministar odbrane, daju neodgovorne izjave, kada predsednik podiže borbenu gotovost zbog marketinških razloga, kada se zvecka oružjem a štetu isključivo imaju građani Srbije koji žive na KiM, građani Srbije koji žive na jugu Srbije, ono što je veoma sramotno jeste da 2018. godine imate vojnika Vojske Jugoslavije koji nema stan, čija primanja nisu dovoljna da prehrani svoju porodicu, imate vojnika koji apsolutno nema opremu, čizme, uniformu i sve što je potrebno za svakodnevno obavljanje dužnosti. Vojnik Srbije koji nije zadovoljan svojim imovinskim stanjem, a koji vidi šta se dešava oko njega, gde direktori imaju desetine hiljada evra platu, a vode i u vezi su sa javnim preduzećima u Srbiji kada vidi koliko se novca troši na projekte koji ne postoje, koji nemaju apsolutno nikakvu građevinsku dozvolu, projekti koji nikada nisu dobili upotrebnu dozvolu, projekti koji ne postoje a troši se novci iz budžeta koji pune građani Srbije, a onda sa prosečnom platom apsolutno ne može da odškoluje decu, niti da im obezbedi sigurnu budućnost, kako onda možemo da govorimo o bilo kakvoj strategiji odbrane, kako možemo da govorimo o zakonskim aktima koji se ne upotrebljavaju, koji se ne sprovode, kako možemo da govorimo o tome da želimo da ovo bude sigurna zemlja i da trošimo na stotine miliona evra na opremu vojnu, na avione, a vojnik Srbije nije zadovoljan ni svojim doručkom kada je u pitanju njegov život. To je stvar o kojoj ne vodite računa zato što isključivo vodite računa o marketinškim razlozima, o svojoj popularnosti, o demagogiji, o naslovnim stranama u vašim tabloidima. Vojnik Srbije danas predstavlja odbrambenu moć Srbije, a ona je na najnižem mogućem nivou u poslednjih šest godina zato što vojnici pre svega nisu zadovoljni sa onim načinom na koji ova Vlada tretira njih i njihov život.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti o bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, prošlo je nekoliko godina od kada se dogodilo to čuveno rušenje u Savamali. Do dana današnjeg svetski mediji su zainteresovani za ovu temu, ali nisu zainteresovani poslanici većine u ovom Domu. Mi smo tražili Anketni odbor da ne bi svet na nas gledao kao da smo neka luda zemlja u kojoj neko može preko noći da poruši nečije privatno vlasništvo, ili nečiji javni objekat, a da sa druge strane apsolutno niko za to ne odgovara. Dakle, ako su fantomi rušili Savamalu, onda moramo da znamo ko su, imenom i prezimenom, ti ljudi i zašto Tužilaštvo ništa ne radi da ih stavi iza rešetaka? Moramo da saznamo čiji bageri i čija oprema, koje građevinske kompanije, bliske ovoj vlasti, je učestvovala i pozajmila mašine u rušenju Savamale? Moramo da znamo šta je tačno izjavio jedini svedok koga su vezali, mučili, maltretirali tokom rušenja Savamale, koji je svega nekoliko dana nakon toga, pod veoma nerazjašnjenim okolnostima, preminuo u bolnici na VMA? To je ono što je sramotno za građane Srbije, a pre svega za vas koji apsolutno nemate nameru da pokažete ni jedan trenutak pažnje na nečiji izgubljeni život, na nečije nezakonito ponašanje, na razbojništvo koje se dogodilo u Savamali.

Ukoliko bilo ko od vas ima hrabrosti, ima kičmu da ustane i da zaštiti ustavni poredak u ovoj zemlji, zakon u ovoj zemlji, onda neka glasa za ovaj Predlog. Ako niste kukavice, pritisnite mimo zvonceta dugme i recite da stojite iza toga, da je to kriminal, da je to mafijaški poduhvat i da se toga stidite. U suprotnom, vaša imena i prezimena, svih vas koji gledate u telefone, jer nemate hrabrosti da pogledate u lice ovome ko vam priča, imena svih vas će zauvek biti zabeležena kao jedne većine koja je učestvovala u tom razbojničkom poduhvatu. Hvala vam. Stavljam na glasanje Predlog i molim poslanika da ne vređa prilikom obrazlaganja svog Predloga.

Izvolite. Zahvaljujem. Ovaj zakon, i to želim da naglasim, koji je predložio bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac, zakon koji govorio o tome, i Predlog koji govori o tome da se registrovanim nasilnicima u porodici oduzme njihovo legalno stečeno naoružanje. I, mi smo predložili zajedno ovaj Predlog zakona. Pre svega, Dragan Šutanovac, ali s obzirom da nije narodni poslanik, Predlog obrazlažem ja u ime poslaničkog kluba. Dakle, onaj ko je registrovani nasilnik u porodici, onaj koga policija zavede kao nasilnika, po ovom zakonu treba po sili zakona da mu oduzme i oružje ukoliko ga ima. To legalno stečeno oružje za koje nasilnik ima dozvolu. Predlog zakona smo uputili iz razloga što policija registruje nasilnika, ne oduzme mu oružje, on se vrati u svoju kuću i ubije ženu, ubije decu, izvrši krivično delo i posle je svima apsolutno nebitno zašto nismo na vreme reagovali, zbog čega nismo mogli da spasimo jedan život tako što ćemo ovaj zakon staviti na dnevni red. Mi smo se odrekli da o ovom Predlogu zakona, ukoliko ga usvojite i stavite na dnevni red, apsolutno i diskutujemo. Mi smo želeli da ovaj Predlog, predsednice Skupštine, predložimo vama, ako ga usvojite, da to bude zajednički Predlog koji ćemo usvojiti svi zajedno. Zato što smo mogli da spasimo na desetine i desetine života, da smo na vreme doneli ovaj zakon. Ni sada nije kasno i nikada nije kasno, dok god možemo da spasimo makar jedan život. Od dana kada smo predložili ovaj zakon, do danas, preko 40 života je izgubljeno zato što policija nije imala na osnovu čega da oduzme legalno stečeno oružje, registrovanih nasilnika u porodici. Da je imala na osnovu čega da oduzme oružje, spasili bi na desetine života. Ja vas molim da spasimo svaki život koji će izgubiti nečija supruga, nekog nasilnika, i to je veoma lako ukoliko donesemo ovaj Predlog zakona i usvojimo ga danas i stavimo na dnevni red. U suprotnom, bićete odgovorni za svaki naredni slučaj u kojem nečija supruga izgubi život i neka žena pogine zato što nije ovaj zakon usvojen, ili stavljen na dnevni red.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zahvaljujem. Imali smo pre nekoliko dana situaciju u kojoj je jedan od ministara Vlade Republike Srbije rekao da želi da Ujedinjeni Arapski Emirati budu strateški partner, specijalni strateški partner Srbije. Pretpostavljam da nije znao koliko su Ujedinjeni Arapski Emirati specijalni partner Srbije, s obzirom da imaju status ovlašćene države, odnosno povlašćene nacije. Dakle, nije normalno da Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati imaju Sporazum koji će na kraju dozvoliti da zemlja poljoprivredna u Vojvodini bude, po specijalnim zakonima i pod specijalnim uslovima, predata u ruku tzv. arapskih investitora koji tu zemlju niti obrađuju, niti imaju odnos prema njoj, a koja je na neki način oduzeta i paorima i ostalim seljacima koji su do sada vršili obradu te zemlje i na kraju živeli od nje. Nije normalno da taj specijalni odnos postoji i taj poseban ugovor između Srbije i UAE zato što se desilo da smo pod specijalnim uslovima predali celokupno zemljište centra Beograda, jednog dobrog dela centra Beograda arapskom investitoru Alabaru i firmi „Igl hils“ koja je imala osnivački kapital od 100 dinara. Milijardu evra vrednosti zemljišta smo predali bez ijednog dinara nadoknade. Dali smo im javno finansiranje koje plaćaju građani Srbije svaka ne rođena beba u Srbiji je već dužna zato što su milijarde i milijarde predviđene da se potroši kako bi se tom specijalnom arapskom prijatelju obezbedili uslovi da on tamo ima svoje kupole, svoje stanove, svoje poslovne prostore, na kraju smo i predali objekte javne namene, hotel „Bristol“, Železničku stanicu i mnoge druge objekte. Pitam vas šta Srbija i šta građani Srbije imaju od toga? Šta svako dete koje se u Srbiji rodi ima od toga? Nema apsolutno ništa. Svaka novorođena beba u Srbiji je preko 2.500 evra dužna da isplati arapskom investitoru zato što ste vi smislili da neko mora da dobije specijalni status samo zato što je prijatelj predsednika Republike Srbije. To jednostavno nije normalno i mi se ovim predlogom zalažemo da se raskine taj specijalni odnos i da se građani Srbije oslobode dužničkog ropstva. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Ovaj predlog je popularno nazvan „zakon o zapošljavanju mladih“ To je predlog zakona koji je u Skupštini već dve godine, predlog zakona koji na neki način omogućava svakom mladom čoveku, bez obzira odakle dolazi, bez obzira da li su mu roditelji funkcioneri u ovoj zemlji ili ne, bez obzira da li su mu roditelji stranački orijentisani ili ne, bez obzira da li imaju vezu ili ne, daje jednaku šansu i priliku da dođu do posla. Nije normalno da deca funkcionera u ovoj zemlji imaju prednost pri zapošljavanju, a da deca ostalih građana Srbije nemaju istu tu mogućnost. Dakle, ovo je predlog zakona koji omogućava svakome jednaku šansu da dođe do posla. Ako znamo da se preko 85 hiljada građana godišnje odseli iz ove zemlje, onda zamislite samo koliko je mladih ljudi koji su u najboljim svojim godinama, koji imaju životnu energiju, koji imaju svoje znanje, koje će upotrebiti neka druga zemlja, neka druga država, neki drugi deo sveta, a da to nije Srbija. Veoma je važno, da se bez obzira na nacionalnu pripadnost u Srbiji, dešava da građani masovno odlaze. Isto tako i Mađari, isto tako i Albanci, isto tako i svi drugi u ovoj zemlji, kao i građani srpske nacionalnosti, odlaze trbuhom za kruhom, a to su pre svega mladi ljudi, mladi ljudi koji nešto znaju, mladi ljudi koji su moderni, mladi ljudi koji su sposobni za život, mladi ljudi koji jedva čekaju da svoju energiju ulože u nešto vredno, kako bi ova zemlja postala modernija i bolja nego što jeste. Vi očigledno nemate sluha za njih, zato što oni iz godine u godinu u sve većoj meri odlaze odavde, a vi jednostavno nećete da im dozvolite ni jednake mogućnosti. Imali smo uštedu od penzija za ove četiri godine, i vi ste rekli da se zaposlilo nekoliko desetina hiljada ljudi.

To je nešto što ova država nikada neće moći da vam oprosti, mlade ljude koje na ovaj način terate iz Srbije i terate iz ove zemlje, zato što vam nisu po volji i zato što nemate poverenja u njih. NJih ne možete da slažete, njih ne možete da prevarite, oni jesu budućnost Srbije i mi ćemo ovaj zakon, kao prvi, usvojiti u nekom narednom sazivu, u parlamentu kada budemo većina. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ovo je drugi deo Zakona o zapošljavanju mladih. On u praksi radi u Holandiji, koja ima sličan način kako da podstakne zapošljavanje najmlađih. Dakle, progresivna stopa doprinosa je predviđena za one najmlađe od 15 godina, sve do završetka studija, odnosno 29 i 30 godina. Dakle, što ste mlađi to ste jeftiniji za kompaniju gde konkurišete za posao. Sa druge strane ovaj zakon predlaže i na neki način obavezuje mlade ljude da što pre završe svoje obrazovanje, da ne odugovlače sa studijama , da ne odugovlače sa praksama, da ne odugovlače sa srednjoškolskim obrazovanjem. Na ovaj način stavljamo u brzi voz one koji su vredni i nagrađujemo to što su redovni studenti, to što su najbolji učenici i na ovaj način ih stimulišemo da što pre završe svoje obrazovanje i da steknu diplomu, da bi mogli sutradan da budu konkurentniji na tržištu radne snage. Ovaj zakon važi do 30 godine, od 30 godine je stopa za obavezno socijalno osiguranje kao i za sve ostale. U pitanju je pozitivna diskriminacija, kada su u pitanju mladi ljudi zato što su mladi ljudi budućnost. Ako oni odu iz Srbije, Srbija će postati zemlja starih ljudi. Dakle, ovaj zakon je smišljen da bi mladi ljudi ostali u zemlji i da bi ih Srbija zadržala u ovoj zemlji. Ono što je takođe važno, jeste da onaj ko zaposli mladog čoveka on sa jedne strane ima jednu vrstu olakšice, i državi na neki način, kada uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje, taj radnik jeste jeftiniji. S druge strane, država je predvidela u ovom Predlogu zakona, da svaki mladi čovek koji ima želju da uči i radi, da ima želju pored obrazovanja da stekne i neku praksu, da mu država za to obezbedi jedan džeparac, na taj način što će mu obezbediti troškove prevoza i toplog obroka, i to je nešto što bi nekog mladog čoveka zaista stimulisalo da nema troškove ukoliko pored studiranja ili srednjoškolskog obrazovanja želi da ide na neku praksu. Mi mislimo da je ovo zakon koji se dokazao u praksi u Holandiji. On košta 50 miliona evra. Mislim da je 50 miliona evra da bi zadržali mlade u Srbiji veoma malo, s obzirom koji novac je ova država i ova vlast spremna da troši, pre svega, na pogubne projekte o kojima smo imali prilike da slušamo.

Konstatujem da nije prihvaćen. predlog Poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“ Mi smo protiv „Beograda na vodi“ zato što smatramo da je to ruženje Beograda i diskontinuitet sa istorijom Beograda, sa njegovim vizuelnim identitetom, sa njegovom kulturom, sa njegovom istorijom. Zašto smo protiv „Beograda na vodi“ Zato što je prljav, zato što je sumnjiv, zato što je koruptivan, zato što mu nije tu mesto, zato što menja simbole ovog grada, zato što arhitektonski ne pripada području Savskog amfiteatra, zato što obezbeđuje zaradu stranom investitoru koji je vaš prijatelj, a ne obezbeđuje bilo kakvu pogodnost građanima Beograda. Mi smo protiv tog projekta zato što svako rođeno dete u Srbiji, preko dve hiljade evra treba da plati po Ugovoru o izgradnji „Beograda na vodi“, iz budžeta da se izdvoje sredstva za investitora koji je osnovao firmu u Srbiji „Igl Hils“, sa kapitalom od 100 dinara. Sa 100 dinara ne možete da kupite kafu u Srbiji. E, toliko je bilo potrebno da se uloži da bi neko dobio milijarde evra na raspolaganju od strane Srbije i Grada Beograda.

Privatni investitor ima sto dinara troškova, a Srbija mu poklanja Železničku stanicu, hotel Bristol i daje mu mogućnost da izgradi milion i 700 hiljada kvadrata. To zaista nema nigde. To je toliko smešno da apsolutno ne vredi čak ni trošiti reči na to. To što se svako od vas pravi „Toša“, pa ne želi da pogleda istini u oči, to ne znači da jednog dana neko neće odgovarati za ovaj prljavi posao. To pranje novca i to pranje para koje se dešava na „Beogradu na vodi“ koji ste otvorili, podelili ključeve, a niko i dalje ne živi tamo, je posebna smejurija i o tome piše, ne ceo region, nego se cela Evropa bavi time. Istraživačko novinarstvo, koje je na niskom stupnju razvoja u Srbiji, može da se ugleda na istraživačko novinarstvo EU koja o ovom projektu piše sa takvim podsmehom i cinizmom da ćete, dragi prijatelji, ostati upamćeni kao ljudi koji su glasali za taj projekat. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije. Ovo je još jedan zakon koji govori o regulativi koja nije usklađena kada je u pitanju Vojska Republike Srbije. Mi smo se zalagali za to da kuću gradimo od temelja, ne od krova, da reformišemo obroke vojnika, da reformišemo njihov svakodnevni život, da im obezbedimo mesto gde će da stanuju, da im obezbedimo uslove za normalno funkcionisanje njihove porodice, da im obezbedimo osnovnu opremu, čizme i uniformu, kako letnju, tako i zimsku, a tek nakon toga da uđemo u ono, što se kaže, nabavku teškog naoružanja. Mi smo krenuli otpozadi. Kupili smo neke avione za koje ministar tvrdi da su generacija četiri plus, koji nikad nisu postojali u Srbiji, a sa druge strane smo ih platili toliko da su isti ti avioni bili duplo jeftiniji u Ukrajini, koja prodaje iste te migove, sa istom mogućnošću, da dobiju opremu i budu generacija četiri plus. Zbog čega je Srbija bacila tolike pare na neke kante koje je posle morala ponovo da renovira, reparira i da ih popravlja, to nikome nije bilo jasno. Kupili smo avione kao jedina zemlja u regionu koji nisu bili u voznom stanju, u stanju letenja. To je, ja mislim jedinstveni primer u istoriji strategije odbrane jedne zemlje da je kupila avione koji nisu došli tako što su sletali na aerodrom, nego su došli drumskim saobraćajem, tako što su prevoženi u delovima. E to je ono što je sramota kada pričamo o stanju u Vojsci Srbije i to je ono što je sramota kada pričamo o tome kako i na koji način se danas Vojska Srbije suočava i sa kakvim problemima. Vaše je da, naravno, kao i sve što ste uradili u prethodnih šest godina, vaše je da raspodeljujete sredstva na način na koji vi mislite da treba, ali mi ćemo uvek upućivati da to nije u skladu sa javnim interesom i da to nije u skladu sa lečenjem dece u inostranstvu. To nije u skladu sa interesima porodica koji svoju decu nemaju kako da izleče. Nemaju novca a država u taj fond ne uplaćuje dovoljno sredstava, ali s druge strane, kupuju se avioni koji ne mogu da lete, pa posle još toliko novca treba da damo za te avione da bi uspeli da polete. Kako da vam kažem, to je zamena teza, to je demagogija u kojoj mi ne učestvujemo, ali u svakom slučaju, opet kažemo, svaki od ugovora će biti prečešljan prvog dana kada budete pali sa vlasti i neko će morati da odgovara za to. Stavljam na glasanje predlog.

Poslanik Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sumnjivih transakcija SNS, kao i zbog sumnje na pranje novca tokom parlamentarnih izbora 2014. godine i predsedničkih izbora 2017. godine. Predložili smo formiranje anketnog odbora da bi znali kako se finansirate, da znamo gde se to sretnu dvojica u kafani, pa šapuću jedan drugom na uvo, evo uplatiću po 800 evra, da vidimo ko su ti ljudi i odakle im novac. Ko im je dao keš da uplate, s obzirom da po zakonu jedini mogući način finansiranja jeste upravo taj. Međutim, vi krijete ono što Agencija za borbu protiv korupcije smatra da nije u skladu sa zakonom. Vi krijete spiskove ljudi, pod broj jedan, koji su uplaćivali po 40, 50, 100 hiljada dinara, a sa druge strane, ne govorite odakle taj keš koji ste dali tim ljudima, hiljadama njih, da uplate na račun SNS.

To kaže i vaš predsednik, to ne kažem ja. Dakle, ja sam predložio anketni odbor da bih pomogao Aleksandru Vučiću, da pronađe način na koji vi koruptivno skupljate novac za vašu kampanju, jer je prosto neverovatno kako se npr. tužilaštvu nije setilo da proveri ili pita nekog odakle tebi šefe kao nekome ko prima socijalnu pomoć 50.000 dinara, da uplati SNS pred izbore? Šta si to prodao, koji je to novac uplaćen i odakle, kakvo je njegovo poreklo itd. itd? To vas apsolutno ne zanima, ali to je nešto što bi trebalo da zanima svaku državu kojoj je stalo do vladavine prava. Ja mislim, ako je predsedniku Republike Srbije, stalo vladavine prava, i da poštovanja zakona, on prvo treba da reši korupciju unutar SNS. Kako je moguće da su svi iznosi isti. Nekoliko hiljada, desetina hiljada iznosa po 50.000 dinara. Toliko se građani onako su se dogovorili, da svi uplate isti iznos.

Stavljam na glasanje predlog.

Poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o kupovini više od 700 novih putničkih vozila, marke „Škoda“ Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pod broj dva, ne znam da li sećate ali mi imamo fabriku „Fijat“ u Srbiji, 500L koja je bila i jeste i dalje u krizi. Bilo je govora da li će produžiti ugovor, da li neće produžiti ugovor, da li će zatvoriti pogone, da li neće zatvoriti pogone. Pored fabrike „Fijat“ koja je u Kragujevcu i vozila 500L MUP kupuje 700 vozila marke „Škoda“ od firme koja uvozi škode iz neke druge zemlje u Srbiji. Da li vi smatrate da je to normalno? Da li smatrate da je to u redu? Dakle, taj automobil „Fijat 500L“ koriste policije i policijske uprave mnogih gradova po Evropi, prevashodno u Italiji. Kako je njima automobil „Fijat 500L“ dobar, kako je to da je jeftiniji od „Škode“, a vi ste se ipak odlučili za „Škodu“ i to neposrednom pogodbom Vlade bez tendera, bez javnih nabavki. Platili ste novcem građana nešto što je tajna, koliko je automobila možda dobio tom neposrednom pogodbom, šta je nekome učinjeno prilikom te neposredne pogodbe. Smešno je, gospodine Arsiću, znam da je smešno. Pored fabrike automobila u Srbiji, vi 700 automobila kupujete marke „Škoda“, patriotski nema šta. Od vas se i nije očekivalo drugačije. Dakle, ovo je u pitanju predlog za formiranje anketnog odbora, kako bi eventualno došli do istine ili možda nekom narednom prilikom skrenuli pažnju nekom od vaših ministara da ne kupuje baš automobile neposrednom pogodbom, mimo tendera, marke koja se ne proizvodi u Srbiji. Pošto ste vi veliki nacionalisti, velike patriote, očekivao sam da ćete kupiti „Fijat“, ali to očigledno nije slučaj sa vama. Smešno gospodine Arsiću, jeste, jeste. Stavljam, na glasanje ovaj predlog.

Tako je, to je za Beograđane važna tema, predsednice. Zato smo i predložili anketni odbor da vidimo kako je moguće da na jednom sajtu, koji se zove, ne znam, „Alibaba“ ista ta fontana ili slična košta nekih 10 ili 15 puta jeftinije nego ova koju ste izgradili na Trgu Slavija. Zbog čega se raspada ceo Trg oko te fontane, koji je skoro završen? Koja firma je dobila posao i zbog čega se nije vršio, na primer, nadzor? Kako je moguće da imamo muzičkog urednika fontane na Slaviji? Pričalo se da je to, čini mi se, Leontina, ne znam tačno kako se preziva, estradna umetnica, koja za neku svotu, 100-150 hiljada dinara uređuje, ona ili taj neko ko je na čelu te komisije za muzičko uređivanje te fontane. Dakle, prima toliku svotu novca, a tamo se puštaju, zaista kako da vam kažem, neke pesme koje ili neka muzika koja apsolutno nije u skladu ni sa čim. Dakle, znate koliko puteva treba da se u Srbiji popravi, koliko ulica treba da se asfaltira, koliko nemaju asfalt mnogi u Beogradu, mnogi u Srbiji, a vi dva miliona evra dajete na jednu fontanu. Dakle, mnoge ulice u širem reonu Beograda nemaju ni prvi, a kamoli drugi asfalt. Ni prvi asfalt nemaju, a dva miliona evra je potrošeno za fontanu kojoj ne može da se priđe i za rekonstrukciju Trga Slavija, koji je trebao da ima neke podzemne prolaze da bi bio, jel tako, bezbedniji za pešake i za saobraćaj, vi ste od svega toga odustali i od podzemnih prolaza i od bezbednosti za pešake i od bržeg protoka saobraćaja, a za taj novac ste izgradili samo fontanu. Mi smo želeli da pitamo ko se ugradio na toj fontani i koliko? Anketni odbor da se organizuje pa onda da dobacujete na tom anketnom odboru, a ne ovako da se pravite hrabri, jer nemate hrabrost da izađete anketnom odboru na crtu. Vaš kukavičluk i korupcija koju štitite i branite je očigledna i iz tog razloga znam da nećete glasati za ovaj anketni odbor, ali građani Beograda imaju pravo da znaju na šta se troše njihove pare. Stavljam, na glasanje ovaj predlog. Poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu koji je ministar odbrane Vlade Srbije, gospodin Aleksandar Vulin, stekao stan u Beogradu od 107 kvadrata u vrednosti od 244 hiljade 620 evra. Izvolite. Pre nekoliko dana, sretnem čoveka na ulici i on me pita - A zašto zaboravljamo stvari i afere koje su se dešavale u ovih 6 godina? Ovo je dokaz i ovi predlozi anketnih odbora, da nismo zaboravili ni jednu stvar. Ovo je čuvena afera „Tetka“ koja pitanje je da li postoji negde u Kanadi, koja se tridesetak puta vozila avionom od Kanade do Srbije i u kešu pozajmljivala novac ministru odbrane, Aleksandru Vulinu, koji je tako tim novcem kupio stan od sto čini mi se i sedam kvadratnih metara. Dakle, postoje profesori, postoje priznati stručnjaci koji su Srbiji rade 20 ili 30 godina, a nemaju stan i ne mogu da ga steknu preko noći. Postoje vrhunske arhitekte, umetnici, oni koji su osvajali međunarodna priznanja i nagrade, a nemaju svoje stanove, ali ministar Vulin preko noći zaradi stan tako što mu nečija tetka pozajmi taj novac. Dakle, ovo je dokaz da nismo zaboravili ni jednu stvar, ni jednu aferu koju ste napravili, ni jednu krađu koja je više nego očigledna, ni jednu korupciju koja je više nego očigledna i ovo je samo spisak stvari i ovi anketni odbori služe kao podsetnik vama da znate kada uveče legnete da spavate da spisak postoji i da svako od vas ko je napravio bilo koju koruptivnu aferu ili bilo koji novac skembao, nije pretnja verujte mi, nego obećanje, ovo je obećanje da će svaka stvar biti razrešena do kraja. Od „Beograda na vodi“, Savamale, od raznih „tetaka“, od raznih „strina“ i „šurnjaja“, od razne imovine koju su stekli funkcioneri u poslednjih šest godina, a jednostavno Tužilaštvo ćuti i policija okreće glavu kao da se to ne dešava. Ovo su spiskovi funkcionera i ministara Vlade Republike Srbije, koji će kad tad doći na dnevni red. Ja znam da vam je sad smešno, ali ko se poslednji smeje, najslađe se smeje. Hvala.

Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog. Poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa projektom investicionog ulaganja u poljoprivredu između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa gradskih vlasti u Beogradu u vezi sa potpisivanjem ugovora o izgradnji spalionice na deponiji u Vinči. Izvolite. Zahvaljujem predsednice. Dakle, kada je u pitanju deponija u Vinči, desilo se to da nesrazmerno ulaganju privatni investitor će zarađivati mnogo više nego što je to neko mogao da pretpostavi, a građani Beograda će imati veću cenu usluga odvoženja smeća, koje je inače u Beogradu katastrofalno i odlaganja otpada i to će plaćati iz svog džepa. Postoji ugovorena zarada za privatnog investitora. To znači da privatni investitor ne može da propadne jer ako zaradi u jednoj godini manje nego što je predviđeno ugovorom, onda mu to nadoknađuje budžet grada Beograda. Zašto su gradske vlasti potpisale ovakav ugovor? To je verujem pitanje za anketni odbor i za ovaj parlament. Ogromna ulaganja koja grad finansira imaju za rezultat to da će privatni investitor zarađivati, a ne grad Beograd. Na neki način, iz budžeta grada Beograda olakšavaju se poslovi privatnom investitoru kada je u pitanju spalionica u Vinči. Sve ovo samo znači da će se povećati cena i računi građana za stavku odvoženja smeća i to će vrlo brzo pogoditi građane Beograda. Ovo je samo jedan primer koji nećemo zaboraviti i koji će kad-tad dočekati svetlost dana. Hvala vam. Stavljam na glasanje predlog. Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa trgovinom ljudskim organima sa teritorije Kosova i Metohije, tzv. žuta kuća. Ovo je veoma ozbiljno pitanje za državu Srbiju i za svaku vlast. Ovo je ozbiljno pitanje i za vladajuću većinu i za opoziciju – da li ćemo preći i da li prelazite preko ovoga, preko zločina koji je počinio, za koji je zapravo okrivljen Ramuš Haradinaj, kao predsednik kosovske vlade, za zločine koje je počinio nad nedužnim stanovništvom, najvećim brojem srpskoj nacionalnosti? U pitanju su, takođe, i Romi i Goranci. Da li ćemo dozvoliti da Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije ima sve nepobitne dokaze, a da još uvek nije Haška kancelarija kontaktirana i nisu predati svi podaci koje je sakupilo Tužilaštvo za ratne zločine? Zašto Vlada Republike Srbije o tome ćuti? Zašto Vlada Republike Srbije ćuti na sumnju da je u ratnim zločinima učestvovao i Hašim Tači? Zašto Vlada Republike Srbije trpi i ne štiti one čije smo slike imali prilike da vidimo ispred Skupštine Republike Srbije, koji se vode kao nestali, koji nikada nisu pronađeni, čiji su organi izvađeni, koji su na mučki i brutalni način ubijeni? Trgovalo se organima građana Republike Srbije tokom 1999. godine i rata na Kosovu. Kidnapovani su, mučeni, brutalno ubijani i na kraju su im oduzimani organi, sa kojima se trgovalo na crnom tržištu organa u svetu. Komisija Dika Martija, koja je utvrdila da postoje nepobitni dokazi, pokrenula je istragu, ali ubrzo je zataškana. Ali, zašto ćuti Republika Srbija? Zašto ćuti Vlada Republike Srbije?

Poslaniče, isključila sam vam mikrofon zato što vičete. Stavljam na glasanje predlog.

Poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica oko privatizacije kruševačke fabrike IMK „14. oktobar“ Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do ljudskih žrtava i materijalne i nematerijalne štete u poplavama na teritoriji Srbije 2014. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica oko privatizacije PKB-a. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do paljenja ambasada SAD i Savezne Republike Nemačke, koje su napadnute 21. februara 2008. godine, tokom protesta „Kosovo je Srbija“, kao i odgovornost, kako bivših, tako i sadašnjih nosilaca najviših državnih funkcija. Dakle, zanima nas zbog čega Tužilaštvo nije pokrenulo sveobuhvatnu istragu i pozvalo one političare koji su imali direktnu odgovornost za paljenje ambasada tokom protesta „Kosovo je Srbija“ u Beogradu, koji su huškali razne ekstremne grupe, ekstremno-nacionalističke, imali nacrtane mete, imali objekte koji su bili predviđeni za paljenje i rušenje, a policija koja je odradila svoj posao i predistražni postupak do kraja nikada nije bila podržana od strane Tužilaštva, koje je imalo apsolutno sve podatke, sve dokaze, a nikada nije procesuirala one govornike na mitinzima, koji su huškali na najgore zločine, one najekstremnije, koji su bili dobro organizovani i pripremljeni danima pre toga? Dakle, ne radi se samo o nečijoj imovini. U pitanju su dve strane zemlje ne tako male i ne tako nemoćne, kao što su Amerika i Nemačka, koje su ključne za budućnost Srbije, koje su ključne kada je u pitanju partnerstvo sa Srbijom, a sa druge strane, Srbija nije uradila ništa da njihovu imovinu i da sve ono što se dogodilo procesuira do kraja. Mislim da je ovo važno zbog civilizacijskog lica Srbije pred svetom. Vlada Republike Srbije je dužna da sa ovim završi jednom zauvek, da vidimo ko je i na koji način i pod kojim okolnostima uticao na paljenje, gde je izgubljen jedan život, gde je polomljen ceo Beograd i napravljena ogromna materijalna šteta. Ako vas samo podsetim na jedan vid progona koji su doživeli čak i građani romske nacionalnosti te večeri, pa čak i neki mediji, čak i neki novinari, stvara se utisak da Srbiju apsolutno nije briga da li će imati čisto evropsko lice ili će zauvek ćutati o ovakvim stvarima koji su ružili njeno lice pred celim svetom. Ovo je veoma važna stvar. U pitanju je dignitet našeg naroda. Iz tog razloga smatram da je ovaj anketni odbor više nego potreban. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Dakle, 100 hiljada evra su bili troškovi za jedno radno mesto radnika na traci koji prima 200, 250 evra platu. Sa tom platom ne može da preživi apsolutno niko danas u Srbiji, ni sam čovek i radnik kao takav, a kamoli njegova porodica. S obzirom na ono što je obezbedila opština Obrenovac, s obzirom ono što je obezbedio grad Beograd i ulaganja Republike Srbije, preko 100 hiljada evra smo platili jedno robovsko radno mesto. Kada sam govorio da su kineski investitori izabrali Srbiju zato što su radnici u Srbiji postali jeftiniji nego oni u Kini i kada sam ta radna mesta proglašavao robovskim, a investitore iz Kine robovlasnicima, vi ste se izvinjavali ambasadoru Kine i govorili kako to vi ne mislite, kako je to rekao jedan opozicioni narodni poslanik. Ja sam to rekao. To sam rekao i sada rekao sam to i tada. Ja stojim iza tih reči zato što smatram da se na ovaj način pravi robovska radna snaga u Srbiji, da je Srbija zemlja koja ima dobre radnike, koji ne zaslužuju da rade na traci 10 sati u pelenama i da ne mogu da odu ni u toalet, koji se maltretiraju, koji se drže u strojevima, a koji u toplim obrocima, baš u ovoj „Mei ta“, imaju hranu u kojoj su crvi, bajatu hranu koju jedu crvi. Dakle, to je slika i prilika da danas radničkih prava u Srbiji i iz tog razloga ova sramota koju vi proglašavate razvojem od Srbije preti zaista da napravi kinesku menzu, i to je ono što je veliki problem za budućnost ove zemlje. Mi se ne slažemo sa ovim konceptom razvoja. Mi smo rekli da je u pitanju obrazovanje, vladavina prava, poštovanje Ustava i zakona, da su to preduslovi za stvaranje jednog povoljnog ekonomskog ambijenta, da najbolje zadržimo u zemlji kako bi prosečna plata bila 800 evra, a ne da se hvalite sa radnim mestima gde je plata 200 evra, i to je suštinski koncept koji je potpuno drugačiju u odnosu na vas. Vi ste izabrali da tlačite ljude Srbiji. Mi biramo dobro obrazovanje za najmlađe i da najmlađi i najbolji ostanu u zemlji kako bi svoju energiju i svoje znanje upotrebili u ovoj, a ne u nekoj drugoj zemlji. Stavljam na glasanje predlog.

Poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa potpisivanjem Ugovora za projekat „Beograd na vodi“ Što se tiče Ugovora o „Beogradu na vodi“ koji je potpisan od strane Vlade Republike Srbije, ovlašćenje za to je dobila tada ministarka Mihajlović, ovlašćenje od predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, kome je naglo bilo pozlilo, pa nije uspeo da dođe na potpisivanje tog Ugovora, već je ovlastio gospođu Mihajlović. Tada sam tvrdio da je Aleksandar Vučić kao dobar pravnik shvatio o čemu se radi kada je u pitanju Ugovor o „Beogradu na vodi“, te ga sa namerom nije potpisao on, nego je poslao gospođu Mihajlović da ga potpiše ona, jer je vrlo brzo nakon toga ministarka Mihajlović od mene lično dobila tužbu koja je završila u Tužilaštvu za organizovani kriminal, a koja se ticala evidentnog zločina korupcije koji stoji u tom Ugovoru. Stvar je u sledećem. Kompanija koja je imala osnivački kapital od 100 dinara, koja nije uložila ni jedan jedini evro, ima 68% zajedničkog udela u „Beogradu na vodi“, a Srbija, odnosno Vlada Srbije sa milijardama evra, koje će tek da plaćaju građani iz svog novčanika, ima svega 32% udela u zajedničkom preduzeću „Beograd na vodi“ To je ono što je, ne samo nesrazmera, nego govori o razmeri korupcije i lošeg posla koji je zaključila Vlada Republike Srbije.

Ovaj Ugovor mora da se proglasi ništavnim, jer nije u skladu sa zakonom Republike Srbije, zakonima i Ustavom Republike Srbije. Iz tog razloga je vaš poslovni partner predvideo arbitražu u Beču koja je zadužena za raskidanje ovog Ugovora, te je na neki način ovaj Ugovor veoma teško raskinuti. Kada bi država Srbija raskinula ovako štetan Ugovor po sebe, morala bi da isplati sigurno nekoliko milijardi evra Alabaru koji je lični prijatelj vašeg predsednika stranke. Dakle, ovaj Ugovor ćemo poništiti prvog dana dolaska na vlast. Stavljam na glasanje ovaj Predlog.

Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim ministrom odbrane Draganom Šutanovcem i nenamenskim trošenjem sredstava. Dame i gospodo narodni poslanici, da bezobrazluk boli, prethodni govornik bi jaukao od bola, mislim da bi završio u bolnici.

Evo, to može da se vidi. Mene su roditelji, koji su patrijarhalni, učili da je Bog stvorio ljude. NJega su njegovi roditelji verovatno naučili da je postao od majmuna. Ja sa tim ne mogu da se složim. On je ovde optužio nas za sve i svašta. Pravnik iz kafića „Bonafides“, tamo je završio zajedno sa Vodinelićkom neki kombinovani fakultet, rekao je, najgore u svemu, da smo mi podržali teroriste koji su vadili Srbima organe. NJegova vlast je, u kojoj je bio njegov otac, i to vrlo blizak premijeru Đinđiću, njegov otac, čuveni Zeka Božović, veoma blizak premijeru Đinđiću, to ja tvrdim, pustila 2.108 albanskih terorista 21.3.2001. godine, Dreničku grupu, Đakovičku grupu. Braću Mazreku su pustili poslednje, 22.3.2002. godine. Oni su, uz učešće njegovog oca, pustili albanske teroriste koji su Srbima vadili organe, a sada pokušavaju da operu odgovornost i pričaju nama. Dalje, on nas je ovde optužio za pranje para.

U tih 51 milijardu spada i gospodin Šutanovac ili zgrabi novac.

Pored tog stana ima i Balša stan. Neko ima tetku, neko ima Miju. Proverite moju tvrdnju. Dalje, kolekcija satova, kolekcija slika itd. To je pranje para od onih 51 milijardu. Tako su napravili sirotinju. Tako su vojnike ostavili tada bez doručka. Tako su ih ostavili bez topova, oružja itd. Danas kada uđete, a danas im je Veselinović predsednik, Janko, u njihovu organizaciju, ne znate da li ste ušli u politiku ili u kriminal. To je jedan savez lopuža, prevaranata i ljotićevaca. Hvala. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa ugovorom Republike Srbije i firme Al RAWAFED INTERNATIONAL INVESTMENT.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti za neistinito prikazivanje stanja u vezi sa nivoom aflatoksina u mleku i kukuruzu, koje je izazvalo veliku materijalnu i nematerijalnu štetu u Republici Srbiji 2013. godine.

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa potpisivanjem ugovora između Vlade Srbije i „ETIHAD AIRWAYS“ u vezi sa osnivanjem preduzeća za avio saobraćaj „AIR SERBIA“

Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa mogućnom zloupotrebom i korupcijom u okviru Železare Smederevo 2015. godine, pri čemu je nastao gubitak od oko 150 miliona evra na godišnjem nivou.

Nastavljamo sa radom u 15.00 časova.